Já bych tam jenom rád připomněl, že o tomhle se debatuje už delší dobu, dokonce delší dobu než některé návrhy, které už prošly nebo jsou v pozdější fázi projednávání.

Po sloučení rozpravy se začalo o těchto dvou návrzích debatovat 14. listopadu minulého roku. Je to tedy už bezmála tři měsíce. Proto bych byl rád, abychom se po třech měsících vrátili, neboť je tam spousta přihlášených.

Té debatě se nevyhneme. Koneckonců budeme v ní muset pokračovat i vzhledem k počtu přihlášených. Já vám děkuji.

Přihlášení pana poslance Klause samozřejmě platí.

Děkuji za ochotu. Já vám děkuji. Ten bod je do značné míry po věcné, materiální stránce stejný jako ten, který už jste navrhl. Je to hraniční.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Pan poslanec Klaus.

Ale je tu pan ministr dopravy.

Děkuji. A s přednostním právem pan místopředseda Kubíček. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

A to nejsou nějací odborní náměstci premiéra, vláda rozhoduje jako celek.

Já nevím, kde jsou. A ten člověk sedí ve vězení a my to budeme odkládat, protože konkrétní člen vlády není přítomen.

Já myslím, že to není otázka vlády a opozice, zastat se občana, který je v problémech v cizím státě, a dokonce v Evropě a ne někde přes půl světa. Vůbec tomu vetu nerozumím. Žádné jiné vysvětlení prostě neexistuje.

Děkuji. Do té doby mohla být vláda vybavena silným mandátem. Každý den ve vězení ve Francii je zátěží pro celou jejich rodinu. Jedná se skutečně pouze o to, aby Poslanecká sněmovna dala silný mandát, aby se česká vláda mohla brát za práva našeho občana ve Francii. Tady to skutečně není o opozici a koalici. Děkuji.

Protože neudělali vůbec nic, to my víme, a co se chystají udělat. To znamená, my za nás, když tedy, my samozřejmě s tím, aby tento bod zařazen byl, souhlasíme, ale evidentně ho zařadit tady jako opoziční strany nedokážeme přes tu vládní většinu, tak ať vystoupí vládní představitel klidně i zítra a ať nám řekne tady příslušný ministr nebo v podstatě jakýkoliv člen vlády jménem vlády, co tedy udělali.

Proto vznikla i ta televizní diskuse. Anebo to bylo cca takhle.

Takže tady máme už oba dva, kteří jsou kompetentní to říct.